Stanovisko navrhovatele? Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

E1 a E2 zrušuje celý novelizační bod 45 návrhu zákona, resp. § 9a, uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a střední školy. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti? Hlasování číslo 187, bylo přihlášeno 137 poslanců, pro hlasovalo 72, proti 52. Návrh byl přijat.

Co se děje, prosím?

Omlouvám se. Omlouvám se, má tam být samozřejmě pro učitele, tak jak jsme vedli tu diskusi.

S dovolením prohlašuji předchozí hlasování za zmatečné, protože nesouhlasily podklady s tím, o čem vlastně bylo hlasováno, a poprosím pana zpravodaje, aby ještě jednou načetl ten pozměňovací návrh, a hlasovali jsme o něm opakovaně. Pane zpravodaji? Ještě jednou se omlouvám.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tento pozměňovací návrh byl načten v rámci podrobné rozpravy při druhém čtení návrhu zákona. Navrhuje prodloužení doby, na kterou může být uznána odborná kvalifikace, na pět let, tedy zvýšení času na doplnění pedagogické kvalifikace. Stanovisko navrhovatele? Stanovisko garančního výboru?

Návrh byl zamítnut.

Bylo o všech návrzích hlasováno, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Paní předsedkyně se hlásí.

Nebudeme hlasovat proti, abyste nemohli říct, že jsme učitelům nepřáli garantované mzdy!

K hlasování paní profesorka Válková.